A to je asi to, co nejvíce této vládě vyčítám, a sice že období relativně vysoké konjunktury a rekordně nízké nezaměstnanosti nevyužívá k tomu, aby dělala alespoň trochu odpovědné reformy, alespoň trochu reformní kroky v tom smyslu, aby náš penzijní a zdravotní systém byl udržený. Protože v jaké jiné chvíli než v současné době ekonomického růstu tyto reformy dělat? Ve chvíli, kdy tu bude recese, a nikdo ji prosím nepřivolávejme, tak samozřejmě jakékoliv změny penzijního či zdravotního systému budou mnohem bolestivější a mnohem náročnější.

Přece jen někteří z nás tu budou čtyři, někdo osm, někdo třeba i dvanáct let, ale pokud nevyužijeme to dobré ekonomické počasí a neuděláme něco s veřejnými financemi, nedáme je do pořádku pro období horších ekonomických čísel, tak ty politické reprezentace, které přijdou po nás, to budou mít mnohem horší. Děkuji za pozornost.

Tak prosím, máte slovo. Dovolte mi také říct pár vlastních názorů na rozpočet, který je nám předložen.